Vláda asi nemůže vyjednávat s výrobci přímo, protože se to děje přes Evropskou komisi. Já si myslím, že ani ty vakcíny, které zmiňovala, ty ostatní, ještě nejsou schváleny. Takže tady je trošku chyba.

Já mám dva problémy, které bych rád, aby se na ně nezapomnělo.

To znamená, prosím, nezapomínejme na to. To si myslím, že je naprosto zásadní věc, která se nesmí stát.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Co máme dělat?